Nyní poprosím, abychom hlasovali o legislativně technické úpravě, kterou přednesl v rozpravě ve třetím čtení pan poslanec Pavera.

Návrh byl zamítnut.

Takže pokračujeme. Pane zpravodaji, prosím, abychom nyní hlasovali o dalších návrzích. Takže přistoupíme k návrhu A1 až A6 en bloc jedním hlasováním. Garanční výbor souhlas.

Vydržte.

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Hlasování končím.

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Poprosím pana zpravodaje nebo já to shrnu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 123, do kterého je přihlášeno 185 přítomných, pro 49, proti 125. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.

Hlasování končím.

Eviduji zde přihlášku s přednostním právem pana poslance Kalouska před závěrečným hlasováním. Prosím, máte slovo.